Děkuji. Dámy a pánové, přeji vám dobré poledne. Znovu bych vám předložil návrh, který už jsme tady jednou měli v prvním čtení.

V případě, že to nebudete respektovat, budu nucen přerušit tuto schůzi, než se uklidníte. Ano, děkuji. Jenom bych vám řekl stručně, připomněl, co je obsahem této dohody.

Jedná se o to, že Chorvatsko by se mělo zavázat nebo by mělo pro něj platit rozšíření unijního práva v oblasti vnitřního trhu a rozvoje spolupráce v některých dalších oblastech právě s těmito zeměmi, které jsem tady zmínil.

Myslím si, že dosavadní rozprava a projednávání to potvrzují. Takže já doufám, že to tady dnes budeme schopni odhlasovat. Děkuji. Děkuji vám, pane ministře.